Děkuji.

Děkuji.

Tady se pouze vrací to, co bylo ukradeno.

A někdo vám řekl: Jo, to auto dostanete zpátky, ale nejdřív zaplaťte daň. To je zdanění církevních restitucí, které tady dneska navrhujete.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To hodnoťme. A o to jde těm obyčejným lidem. Já věřím, že o tom je i ta debata tady. To znamená, bylo to spravedlivé, že obyčejní lidé dostali méně vráceno než církve? To bylo spravedlivé?

Nyní faktická poznámka pana poslance Kalouska. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Dostali spravedlivě. Nyní pan kolega Válek, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.